Návrh má za cíl pouze blíže specifikovat, co má být posuzováno jako nepoctivý záměr. Nepoctivý záměr dlužníka má podle mého názoru rozhodný význam pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a pro případné následné zrušení oddlužení, aniž by bylo ze stávající předlohy dostatečně zřejmé, jaké chování lze alespoň příkladmo považovat za nepoctivé. Sami předkladatelé tvrdí, že zákon má přinést právní jistotu dlužníkům, a takové ustanovení k ní zcela jistě přispěje podle mého názoru. Považuji za žádoucí, aby zákon obsahoval alespoň základní vodítko, podle kterého bude posuzováno, zda se dlužník chová slušně, anebo se nechová slušně. Demonstrativní výčet v návrhu obsahuje například tyto body: dlužník neuvedl nezanedbatelnou část svého majetku v seznamu majetku v rámci insolvenčního řízení, vědomě uvedl nepravdivou informaci nebo zatají některý ze svých příjmů. A chtěl bych také říci, že tento výčet není nahodilý.

Kromě toho odráží také ustálenou judikaturu ohledně posuzování nepoctivého záměru dlužníka. Ve druhém případě mi dovolte pár slov k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Jana Farského, který zcela ruší vstupní hranici výše dluhu, s nímž lze do insolvence vejít. Chtěl bych říci, že už samotný vládní návrh stanovil tuto hranici poměrně vysoko nad 2 mil. korun, a to přesto, že průměrná výše dluhů se podle důvodové zprávy pohybuje v řádu několika set tisíc korun. Návrh kolegy Jana Farského tuto hranici ruší úplně a chce umožnit vstup do insolvence dlužníkovi s jakkoliv vysokým dluhem. Jako člen podvýboru pro exekuce a insolvence upozorňuji, že tento návrh ani jeho dopady tam na rozdíl od jiných návrhů nebyl diskutován, a proto mě celkem překvapil i souhlasný postoj s tímto návrhem ze strany ústavněprávního výboru. Jestliže doposud nebyla schvalovaná novela morálním hazardem, tak v případě přijetí tohoto návrhu se domnívám, že to zcela jistě bude. Nechci být úplně příkrý, já rozumím motivaci Já myslím, že je potřeba, pokud vedete jiné diskuze, abyste je vedli v předsálí a nechali řečníka, který hovoří ve třetím čtení k tématu, aby ho mohli ostatní vnímat. Chtěl bych říci, že nechci být úplně příkrý a rozumím a chápu motivaci pana kolegy Jana Farského, rozumím argumentu, že v dobách, kdy neexistovala legislativa na ochranu dlužníků a kdy se na poli poskytování půjček pohybovaly opravdu pofidérní firmy, se mohly v rámci různých nekalých praktik i zanedbatelné dluhy vyšplhat do několikamilionové výše a že právě lidem s takto vzniklými dluhy je třeba nyní pomoci, protože právě oni ztratili šance a výhled, že takovéto závazky někdy splatí.

Právní prostředí je přitom dnes již zcela jiné než v minulosti a legislativa dlužníky efektivně chrání.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Funguje, ano, samozřejmě, ta čísla jsou pravdivá, ale jenom proto, že do toho oddlužení dnešní systém pustí pouze cca 20 tisíc dlužníků ročně, protože ostatní nesplní dnes tu vstupní podmínku 30 %. A mě mrzí, že tyto argumenty pak zaznívají z úst justičních řekněme kapacit typu předsedy vrchního soudu, protože on sám moc dobře musí vědět, že ta čísla jsou ovlivněna právě tím , kdo se do toho oddlužení dostane.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Já bych jenom prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Bauerovi.

A to, co mně přijde zásadní, a to říkám jako poslední, ale ten nejsilnější argument, tak prostě to, že my dneska už nevíme, jaká byla původní jistina.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi několik slov respektujících samozřejmě fázi projednávání novely insolvenčního zákona. Oceňuji, že se do komplexního pozměňovacího návrhu, který byl podpořen ústavněprávním výborem, dostaly pozměňovací návrhy, které prosazovala sociální demokracie, zejména způsob oddlužení, nebo chceteli osobního bankrotu, směrem k seniorkám a seniorům během tří let, tedy o dva roky rychleji, nežli je běžná lhůta.